A je to už podruhé nebo potřetí v evropské politice a vy to odmítáte. A to je podle mého názoru hrubá chyba. Co se nám může stát? Maximálně se neshodneme. Ale jak znám názory v Poslanecké sněmovně, tak se shodneme.

A to nám neuškodí u nikoho z našich voličů. Zapomeňte, že za tři týdny jsou volby.

Poslední přednostní právo pan předseda Černoch. Prosím, pane předsedo.

Mně je úplně jedno, jestli se vám má slova líbila, nebo nelíbila, protože si myslím, že jsem vás nenapadal žádným způsobem a že jsem hlavně neříkal nepravdy a neříkal nerelevantní věci.

Trvám si na tom. Ještě jedna malá ukázka pokrytectví, které jste tady, pane premiére, předvedl o tom, že něco jiného říkáte a něco jiného konáte.

Opomenu to, že to neschvalujeme. Do této doby probíhala integrace také a nemuselo to stát více než půl miliardy. Přečtu vám větu a tím budu končit.

Nejedná se ani o Řeky, nejedná se ani o Italy, mluví se tady o nelegálních migrantech, kteří jsou tlačeni do toho, aby byli přijati do České republiky. Nesouhlasíme s tím a považujeme to za ukázku pokrytectví. Děkuji panu předsedovi. A to byla na základě dohody předsedů poslaneckých klubů poslední přihláška dnešního dne.